Osobně chci říct, že nechápu proč, kromě toho, že nechce, aby byly zvýšeny příjmy do státního rozpočtu v letošním roce.

Takže já to sice respektuji, pokud to veto vznesete, ale neumím si představit jiný návrh, který můžete případně přinést v druhém čtení, než jinou účinnost, případně jinou výši daně, pravděpodobně vyšší, než je ta, na které se chceme vrátit.

Jinak to zdržení si řekněme, jeden kalendářní měsíc 800 milionů příjmů do státního rozpočtu a do SFDI. Děkuju, pane místopředsedo, to je celé úvodní slovo. Ano, děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Hana Naiclerová. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, k tomu, co říkal pan ministr, jen stručně shrnu vývoj úpravy spotřební daně v loňském roce.

Důvodem této novely byla snaha o zmírnění dopadů energetické krize v oblasti cen pohonných hmot vyvolané invazí ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny na podnikatelské subjekty i občany České republiky.

Jak všichni jistě vnímáme, důvody snížení této daně pominuly, ceny nafty jsou jedny z nejnižších v zemích EU. Návrh zákona vrací sazbu spotřební daně z motorové nafty na původní výši. Účinnost zákona se navrhuje od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Cílem návrhu však je, aby k tomu došlo co nejdříve, jak už jste bylo řečeno, ušetřili bychom takto asi 4,5 miliardy. Vláda tímto navrhuje se zákonem vyslovit souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní zpravodajko, dobré odpoledne, otevírám obecnou rozpravu a do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající, dobré odpoledne kolegyně, kolegové. Já teď rád přednesu naše opoziční stanovisko tady k tomu zákonu.